Je to skutečně o investicích i jiných než z evropských peněz. Myslím, že je nesmírně důležité neblbnout tady s vládně opoziční politikou a pokusit se dát dohromady pokud možno něco, co bude přijatelné pro občany České republiky, pro průmysl v České republice, pro investice, které jako sůl potřebujeme. S další faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura, po něm pan poslanec Pilný, po něm pan poslanec Podivínský, po něm pan poslanec Bendl. Já s panem poslancem Urbanem naprosto souhlasím.

A teď neříkám, že máme rezignovat na ty evropské peníze. To v žádném případě.

Takže já to vítám.

S další faktickou poznámkou pan poslanec Pilný. Prosím. Já už budu opravdu stručný. Myslím si, že ten návrh je natolik závažný, že opravdu vyžaduje skutečnou diskusi na jednotlivých výborech. Velmi detailní, velmi podrobnou k jednotlivým věcem, které tam jsou. V tomto složení tady v 98 lidech, kdy pronášíme obecné názory o tom, co to udělá a neudělá, to prostě nestačí. Já se pokusím apelovat teď řeknu strašný klišé napříč politickým spektrem. Pojďme si zachovat zdravý rozum a podrobme tento návrh odborné diskusi, kde se budeme zabývat jednotlivými detaily, ne obecnými tvrzeními, která jsou tady pronášena od tohoto pultu. Dále pan poslanec Tomáš Podivínský s faktickou poznámkou, po něm pan poslanec Bendl. Pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, to je skutečně natolik závažná věc, že si nedovedu představit, že zodpovědní poslanci by byli schopni ten zákon shodit. Na tom zákonu už odpracovalo hodně lidí hodně práce. A není pravda, že v Bruselu nikdo nevyjednával. Pokud tam v Bruselu jste někdo byli a vyjednávali oficiálně ať už na pozicích ministerských, či jiných, tak víte, jak je to hodně těžké.

Takže se přimlouvám za všechny ty návrhy, abychom tady všichni dělně na tom zákonu pracovali. A nejen to, ale abychom do toho zangažovali všechny naše europoslance. Protože i toto bude velmi významná komponenta v tom, abychom tady měli rozumný zákon o EIA, abychom mohli stavět a přitom nebyla ničena naše příroda. A prosím rozlišujme mezi ekology a ekologisty, to jsou dva velmi výrazně odlišné pojmy.

Já jsem chtěl poděkovat panu poslanci Urbanovi, protože to vidíme přibližně stejně, s tím rozdílem, že my jsme přesvědčeni, že takhle složitou normu předělávat ve výborech je natolik komplikované, že proto se spíš kloníme k tomu vrátit předkladateli.

V tom prostě souhlasím a moc děkuji za ta slova. Platí, že asi si to tady odsouhlasíte, přestože jste si všimli, když si spočítáte, kolik je tady koaličních poslanců, kdyby se vám všichni opoziční odhlásili, tak se k ničemu nedobereme. Děkuji panu poslanci Bendlovi.

Děkuji za slovo. Kolegové a kolegyně, vzpomeňte si, jak tady probíhalo jednání o služebním zákonu. Musíme, ve výborech to předěláme... Vy jste už zapomněli na to, co se tady odehrálo? A já z diskuse, kterou tady slyším, z argumentů, které tady padají, začínám mít dojem, že se ženeme do stejné šílenosti. Teď už dlouho čekající s řádnou přihláškou paní poslankyně Pěnčíková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

To, co bylo řečeno, jsou prostě fakta. Já vám tady nebudu vyjmenovávat ty důvody. To už tady bylo řečeno mockrát.

My ty doklady považujeme za strašně důležité k tomu, abychom se mohli řádně rozhodnout, jestli EIA má vypadat takto, nebo ne.

Zazněl tady návrh na zamítnutí.

Proto bych raději vrátila novelu k přepracování. Já se omlouvám, paní poslankyně raději vrátila k přepracování znamená, že... Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Martin Novotný, po něm s přednostním právem pan ministr. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já možná tak trošku zprostředkovaně reaguji na slova, která tady řekl pan kolega Podivínský o tom, jaká jednání probíhala a že to není tak, že se v této věci nejednalo. Z minulých let mám takovou osobní zkušenost, že jsem léta vedl boj s Evropskou komisí, s jedním z jejích orgánů, v oblasti vodárenství. Po osmi letech jsem tento skoro marný boj jako primátor vyhrál a bylo mému městu tehdy dáno za pravdu. Bohužel jsem tento boj vyhrál po osmi letech také proto, že bez ohledu na politickou příslušnost nás v tom nepodpořil ani jeden z tehdejších premiérů České republiky.